Takže my prostě, podle mého názoru, vláda chce udělat ty volby méně transparentní. Prostě vládě nevyhovuje tento systém, protože v tomto systému vy jste nezískali většinu hlasů. Myslím, že je to úplně jednoduše řečeno, protože v tomto systému jste získali menšinu odevzdaných volebních hlasů.

Takže teď už do závěru svého vystoupení, kde spíše komentuji ty další a další důvody. No a jako poslední, co bych chtěl říci, je, že když jsem se díval na to, kdo je přihlášen do rozpravy k důvěře vládě, tak mě nemile překvapilo, že není přihlášena snad ani většina ministrů.

Já hovořím o tom, že většina ministrů, podle toho, co jsem viděl, není přihlášená k tomu, aby hovořila. A já bych byl rád, abyste všichni vystoupili. Díval jsem se před nějakou dobou, před pauzou dobře, takže to by bylo super.

Takže já bych chtěl požádat, ale abych šel k tomu, proč jsem o tom hovořil.

Jsme v obrovském deficitu. Čtrnáct ministrů. Jsme v obrovském deficitu a teď jste vytvořili osmnáct ministrů.

Jenom ta pracovní místa pro váš servis a pro váš sekretariát, podle toho, co jsme viděli, tak je to za více než 40 milionů korun ročně, k tomu tedy jsou ty náklady na auta s řidičem a tak dále.

Já vím, protože bude předsednictví EU, ale to je všechno. To jsou výmluvy, k tomu nemusíte mít spoustu dalších funkcí, ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Takže tady je to potřeba probrat, protože...

Proto tady pan ministr Šalomoun sedí v druhé řadě. Takže vidíte, že se potvrzují moje slova, že to je vysoce nestandardní.

Když teď je potřeba naopak přidávat peníze lidem a určitě na to nejsou potřeba náměstci.

To může být taky důvod. Ale v tom případě by to bylo dobré férově říct.

Takže tady ty tři nové ministry, kteří jsou navíc, bych chtěl vysvětlit, aby občané slyšeli, proč.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, svůj projev začnu tím, na co tady před chvílí poukázal pan Okamura, a to je, že včera tady do lavic poprvé zasedla nová vláda. Pan premiér Petr Fiala nebyl přítomen, protože byl na první oficiální cestě na Slovensku, a jeho zástupce, vicepremiér Vít Rakušan, nám tady představil všechny ministry. Pan premiér tady dneska vystoupil, představil nám programové prohlášení a mě velmi překvapilo, že nevystoupili všichni ministři, protože oni se podíleli na programovém prohlášení. Já vím, že jich je hodně, ale přesto, pokud by každý ministr vystoupil a řekl, co je jeho cílem a čeho chce na svém resortu dosáhnout.